Ty varianty se liší jenom v počtech poslanců pro hnutí ANO.

Já jsem nepoužil slova hlasovací mašinerie, to bych si nedovolil. Použil jsem slova hlasovací koalice. Proč ne?

Děkuji.